Děkuji panu poslanci Fialovi. Než dám slovo s přednostním právem panu poslanci Kalouskovi, mám tady ještě omluvy.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím se obrátím na pana předsedu Miholu a řeknu mu, že to pohoršení, které vyvolalo jeho vystoupení, nevyvolal fakt, zda někdo je, nebo není proti domácímu vzdělávání.